Pan ministr životního prostředí zůstal na svém místě, protože bude předkladatelem návrhu zákona. Zpravodajem garančního výboru, výboru pro životní prostředí je poslanec Václav Zemek. Žádám ho, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Prosím.